Samozřejmě bylo by lepší, kdyby podle mě bylo vymezení senátních obvodů navázáno na obce s rozšířenou působností. Aby respektovalo hranice krajů tak, aby nenastávalo to, že součástí voleb v Olomouckém kraji jsou nějaké tři obce, které spadají do Moravskoslezského kraje, ale máme tam i toho senátora.

Takže již nyní máme senátní obvody, kde hrozí, pokud někdo podá stížnost proti senátním volbám, tak by mohl zpochybnit senátní volby, protože nebylo dodrženo rovné hlasovací právo. To je samozřejmě problém, který je potřeba řešit.

Pokud chceme tedy zafixovat senátní obvody navždy ústavním zákonem, tak pak bych prosil, aby ty senátní obvody měly nějaký smysl, ne abychom fixovali současnou podobu, která nerespektuje přirozené hranice vůbec ničeho, ale doputovali jsme tam nějakým historickým způsobem. To mi nepřijde rozumný způsob, jak postupovat. Samozřejmě to povede k tomu, že některé senátní obvody budeme muset zrušit nebo zásadně změnit. Ale tak to prostě je, že obyvatelé se nám silně stěhují po republice, a nemůžeme před tím zavírat oči, pokud máme mít rovné volební právo a rovnou reprezentaci našich občanů v našich zastupitelských sborech. Takže tolik nějak obecně ode mě. Samozřejmě jsou tam i jiné změny, které jsou pozitivní, ale jak říkám, fixování senátních obvodů ústavním zákonem v současné podobě je pro mě absolutně nepřijatelné.

Aby nedocházelo ke změnám senátních obvodů těsně před volbami, ale tak, aby senátoři věděli dlouhodobě, koho zastupují. Tak, aby senátní obvody byly trvalé, aby se občanům nestávalo, že volí méně než občané třeba ve vedlejší ulici a podobně.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl poprosit, jestli můžete vyjasnit, jestli budeme o tom návrhu na prodloužení lhůty hlasovat řádně podle jednacího řádu v době, která je tomu určena, tzn. po ukončení obecné rozpravy, a to předchozí hlasování je tedy zmatečné. Máte pravdu, já jsem nechal hlasovat předčasně a mělo se hlasovat až po přikázání výborům. Takže můžeme o tom klidně hlasovat ještě jednou o přikázání výboru i o tom původním návrhu, máte úplnou pravdu. Moment, teď jedeme na faktické!

Děkuji, pane předsedající. Mne ta diskuse vedla k zamyšlení, zda by nebylo vůbec dobré přerušit ten návrh do doby přítomnosti ministra vnitra, aby ta věc byla vysvětlena, mohla být vydiskutována i z hlediska věcných důvodů, které třeba vedly vládu k tomu, že vůbec tento návrh pustila. Chci jenom říci, že na pracovní skupině nebyla o této variantě, která je předložena sem do Poslanecké sněmovny, vůbec žádná shoda.

Ale i ten, který bude následovat, protože ony jsou navzájem tou materií propojené.

Ale souhlasím s tím, že by měla být podle trojkových obcí a podle hranic krajů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ještě v obecné rozpravě prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Že to je jako procedurální návrh. Takže máme tady návrh na přerušení tohoto tisku do přítomnosti ministra vnitra.

Kdo je pro přerušení do přítomnosti ministra vnitra Jana Hamáčka? Kdo je proti přerušení?